Tato zpráva konstatuje, že velkorysá redukce cel a netarifních překážek obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou bude mít na českou ekonomiku pozitivní vliv s velmi malými reálnými důsledky. Čeští vývozci uspoří na dovozních clech do Kanady ročně 103 miliony korun, na netarifních překážkách odhadem dalších 77 až 109 milionů ročně.

Dovozy kanadské produkce do Česka se pravděpodobně zvýší až o třetinu, zejména v potravinářských a textilních oborech. Přesto však zůstane obchodní bilance České republiky s Kanadou výrazně přebytková. Implementace dohody CETA by podle výsledků modelu a sektorových analýz neměla ekonomiku České republiky ovlivnit negativně, liberalizace zahraničního obchodu, byť tak vzdáleným a marginálním partnerem, přispěje k efektivní alokaci zdrojů. Tady chci upozornit, že ta procenta se vztahují k těm číslům v tisícinách procent celkového objemu.

Tolik jeden zajímavý citát, který zazněl. Dovolte mi teď trošku osvěty, která také vyplývá ze smlouvy mezi Kanadou a Evropskou unií. Máte představu, a mnozí z vás ano, nebudu chtít vás poučovat, o velikosti Kanady. Vnímáme americký kontinent, vnímáme velkou plochu mezi Spojenými státy, vnímáme Kanadu jako svébytnou velkou zemi. Kanadský trh má 36 milionů obyvatel. Dvakrát, třikrát větší, třikrát větší než Česká republika. Z tohoto obchodního pohledu opravdu marginální trh. Všimněte si, jaké kroky byly učiněny k tomu, aby tato smlouva byla uvedena v platnost. Co tomu předcházelo? Sedm let se vyjednávala pozice Evropské unie v rámci dohody s Kanadou. Píše se tady, že se dosáhlo určitého pokroku v oblasti odstraňování technických překážek obchodu přes řešení investičních sporů, ochranu duševního vlastnictví a autorských práv, udržitelný rozvoj, rovný přístup k veřejným zakázkám až po mechanismy vzájemného uzavírání kvalifikací zaměstnanců a výsledků testování výrobků. CETA je nejlepší a nejkomplexnější dohodou, jakou Evropská komise pro členské země Evropské unie kdy vyjednala. 0,0000 procenta. Tomu říkám výhodné. Dovolím si stručně charakterizovat smlouvu CETA. V této souvislostí platí, že dohoda CETA nesnižuje důležitost právních předpisů Evropské unie, nemění je a nepovede ke změně, snížení nebo odstranění norem Evropské unie v žádné z regulovaných oblastí. Veškerý dovoz z Kanady bude muset splňovat pravidla a předpisy Evropské unie, například technické předpisy, produktové normy, sanitární pravidla, předpisy týkající se bezpečnosti potravin a normy v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti, pravidla pro geneticky modifikované organismy, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele. Ano, je pravdou, že to, co platí, platit bude. Ale tato smlouva zakazuje jakoukoliv další regulaci. Čili to, co máme v zákoně ošetřeno, jsme schopni uhájit.